Já také děkuji. Nicméně ještě nejsme v rozpravě, takže já vaše přihlášky k faktickým poznámkám zatím nemohu přijmout. Není přítomen, tak asi nechce.

Prosím, paní poslankyně. A poprosil bych sněmovnu o klid. Dobré odpoledne, vážené dámy a vážení pánové.

Jeden z nich odstraňuje povinnost platit poplatky za užití díla u živnostníků a provozovatelů veřejně přístupných zařízení, jak už o tom mluvil pan senátor přede mnou.

Další senátní pozměňovací návrh řeší kopírování notových záznamů pro vlastní potřebu u děl, jejichž autor není znám.

Ale i tento senátní návrh vnímáme jako krok správným směrem. Děkuji vám za pozornost. Já také děkuji. A nyní se tedy vypořádáme s faktickými poznámkami. Jako první pan poslanec Bláha, připraví se paní poslankyně Válková.